Původní návrh zákona vycházel z toho, že v nejvyšším pásmu zdanění mají být automaty, odborně technická hra, to je aktuálně splněno a na tom se nemá nic měnit ani tímto návrhem.

O zařazení živých her do vyššího pásma rizikovosti není sporu.

Je nutné je zařadit do nejvyššího pásma zdanění.

Bingo sice v současné době není moc populární, Ministerstvo financí má však obavu, že pokud by bylo zdaněno méně než živé hry, tak by se tato situace mohla změnit, protože je mezi nimi možná substituce.

Z adiktologických analýz vyplynulo, že tyto hry sice určité riziko představují, ale oproti hrám, které mají být zařazeny do vyššího pásma zdanění, je toto riziko znatelně nižší.

Tato metoda je objektivnější, představuje propracovaný objektivní systém kontrolovaný regulátorem a založený na rizicích, která dodržují všechny státy Evropské unie.

Sektorové zdanění.

Navrhovaná změna tedy ve srovnání s jinými členskými státy EU patří mezi benevolentnější úpravu. Nepřináší dodatečné zdanění, nastavuje pouze tato jednoznačná pravidla. Další změna, která se týká zákona o dani z příjmu. Doplňuje se přechodné ustanovení, jímž se odstraňuje nekoncepční zdanění úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů. A v poslední řadě také se navrhuje novela zákona o dani z nemovitých věcí.

Na návrh ministra zemědělství, zejména tedy Českého katastrálního a zeměměřického úřadu, se další změna týká zvýšení správních poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Podílí se na tom zejména celá řada nových úkonů, které byly spojeny s novelou, s novým občanským zákoníkem. Další opatření, které je obsaženo v návrhu zákona a bylo tam dáno na návrh ministra životního prostředí, je zrušení osvobození plynu určeného pro domovní kotelny, což je opatření, které má ryze důvod ochrany životního prostředí, protože s tím, že bylo zavedeno toto osvobození, tak vzrostl velký počet domácích kotelen u bytových domů, což prostě ohrožuje životní prostředí, a proto požádal ministr životního prostředí o tuto úpravu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. To bylo úvodní slovo místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové a já konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání tento text rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Nyní tedy pan zpravodaj a potom zahájíme rozpravu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jako zpravodaj krátce jenom k tomuto zákonu, jenom technicky.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákony, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů a já krátce, jenom velmi krátce vysvětlím přijaté pozměňovací návrhy:

Další změna je úprava přechodných ustanovení u spotřebních daní. Další změnou je zachování osvobození plynu určeného pro domovní kotelny od daně z plynu.